Děkuji. Takže jenom zopakuji, že vítáme tento návrh, každopádně přichází pozdě, ale zaplať pánbůh, že ho máme na stole.

Ale těch výpadků příjmů ohledně krajů je více a pořád tam máme jenom toto a doufám, že návrh Libereckého kraje, aby kraje dostaly kompenzaci, brzy přijde do Sněmovny. Doufám, že se k němu vláda vyjádří pozitivně a že to budeme moci kompenzovat i krajům, tyto výpadky.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já jsem velmi rád, že poté, co jsme se od března snažili tohle téma zvednout, snažili jsme se upozornit na ty desetitisíce lidí, co odváděli pojistné, platili daně, řádně pracovali, a stát na ně zapomněl, tak se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo financí, aby předložilo tento návrh, a po několika mých osobních intervencích se povedlo dostat tuhle věc na plénum Sněmovny s podporou vládní koalice. My jsme to předkládali mnohokrát spolu s kolegy z celé opozice jako pozměňovací návrhy. Mnohokrát jsme se snažili, aby tito lidé na podporu dosáhli, a nyní to vypadá, že se to snad podaří schválit. Pozdě, ale přece. Jedna věc je, že ta pomoc přichází pozdě, ale pořád je řada dobrých důvodů ji schválit aspoň teď. Ten hlavní je, jsou živnostníci, kteří mají souběh s dohodami a kteří často úspěšně zažádali o kompenzační bonus, protože je nenapadlo, že dohoda o pracovní činnosti za 3 500 korun měsíčně je něco, co je vylučuje z té podpory. Lidé se úplně neorientují v tom českém právním guláši a nevědí, že dohoda tohoto typu je brána jako zaměstnání s účastí na nemocenském pojištění.

Dále se daří napravovat další velkou nespravedlnost. OSVČ, kteří jsou současně pěstouni, nepřišli o nárok na kompenzační bonus, nicméně společníci s. r. o., kteří jsou současně pěstouni, o ten kompenzační bonus přišli. Senát se to pokoušel napravit a bohužel tam byly ještě jiné návrhy, které byly kontroverznější, přestože my jsme je jako Piráti podporovali, ale vládní koalice je nepodpořila, a tenhle návrh padl pod stůl, to se nám také podařilo napravit.

Které skupiny to jsou? Jsou to matky na rodičovské, často samoživitelky, které potřebují uživit svoje děti a pracují na dohody.

Je to velká skupina lidí, která poctivě pracovala, platila poměrně vysoké daně, u té dohody o pracovní činnosti se platí stejné daně jako u zaměstnanců, to znamená na ten příjem daleko vyšší než třeba u živnostníků, a přitom od státu nedostali nic. Takže tahle velká nespravedlnost se napravuje. Já naprosto souhlasím s kolegyní Šafránkovou ohledně té velké nespravedlnosti vůči zaměstnancům, respektive živnostníkům, kteří mají malý zaměstnanecký úvazek, třeba pomáhají ve svém společenství vlastníků jednotek za jednotky tisíc, a kvůli tomu o tu podporu přicházejí. My jsme to navrhovali opakovaně jako pozměňovací návrhy. Já jsem apeloval na Ministerstvo financí, ať zahrnou i nějaký ten souběh se zaměstnanci, bohužel ten návrh, co je předložen, je maximum toho, co se nám podařilo vyjednat tak, aby to mělo podporu vládní koalice, a chybí nám těch osm hlasů, které vedly k tomu, že neprošly pozměňovací návrhy, a řekněme, aspoň něco, pořád jsou to desetitisíce lidí, kteří tu podporu dostanou. Díky za podporu. Já vám děkuji.

Dokonce i tím, že by měl být přijat v devadesátce, aby co nejrychleji, nejrychleji, nejrychleji řešil problémy.

Protože v původním záměru těchto dohod o provedení práce a pracovní činnosti byla hlavně pomoc například studentům, například těm, kteří si chtějí přivydělat, kteří mají svůj zdroj příjmů a k tomu zdroji příjmů chtějí vykonávat nějakou další činnost. Všichni si tady dokážeme představit ty pracovníky, kteří si takhle pomáhají. Ale na co se úplně zapomíná, že postupem doby se z toho stal základní pracovní příjem mnoha lidí. V desítkách služeb různých, komunálních, dalších jsou tito nájemní otroci najímáni v rámci těchto činností, a potom se můžeme divit, a vláda se snaží to nějak řešit, že mají minimální důchody, že mají minimální zabezpečení sociální, že ve stáří potom opravdu nemají z čeho žít. Pramení právě tady z tohoto zneužívání těchto dohod o pracovní činnosti.

Jak jsou zneužíváni. Myslíte, že někdo z nich dodržuje těch 20 hodin týdně, že víc nemůže pracovat? Opravdu tomu věříte, že někdo kontroluje, že ti, kteří tu dohodu mají, pracují opravdu jenom těch 20 hodin? Oni mnohdy pracují podstatně více, i nad úvazek 40 hodin. Ale nikde se to nevykazuje. Myslíte, že někdo viděl kontrolu, která jde tyto lidi kontrolovat, když někde sekají trávu? Nikdo nepřijde.